A tomu všemu žehná místopředseda Bělobrádek. Zkuste mu jako suveréni, jako Poslanecká sněmovna, říct, že to zvládne ve třech lidech. On to zvládne, protože ta věda si s tím poradí, ta potřebuje opravdu jenom peníze a tvůrčí svobodu.

A tohle je ta skutečnost, kterou vy tady schvalujete i rozpočtem kapitoly Úřadu vlády. Zkuste se vzpamatovat, kolegové!

Pane předsedo, dámy a pánové.

Je potřeba se zeptat skutečně na tu práci, kterou odvedli. To, že jsme první vládou, která zavedla to, že se bavíme u jednoho stolu s lidmi z vědy, z výzkumu, ze vzdělání, bavíme se o jejich prioritách, o tom, co chtějí do budoucna, jaké jsou potřeby jednotlivých sektorů, a tomu potom přizpůsobujeme jednotlivé výzvy a na co ty peníze jsou, to je systémová věc, která zefektivňuje vynakládání finančních prostředků. A pouze nalít peníze, a že si s tím poradí, s tím já zásadně nesouhlasím. Je potřeba nastavit pravidla, je potřeba nastavit systém, říct si priority, shodnout se na těch prioritách jak s veřejnou správou, s privátním sektorem, s vědeckými institucemi, se školami a na základě této společenské dohody napříč těmito jednotlivými segmenty teprve finanční prostředky vynakládat, a vynakládat je efektně. A co se týká úředníků, já zopakuji. Provozujeme informační systém za 50 % nákladů, které byly předtím. Jestli tomu říkáte zbytečná a neefektivní, tak tomu opravdu nerozumím. Pan předseda Kalousek. Já si nemohu pomoct, ale opravdu mohu jenom posloužit zkušenostmi pamětníka, nikoli znalce.

My si tady vymýšlíme agendu pro agendu. Česká věda je spoutána administrativním šimlem, který si u jiných administrativních šimlů vymyslí to ocenění. A tomu všemu prostě šéfuje pan místopředseda Bělobrádek. Ty peníze nejdou na českou vědu. Ty peníze jdou na dobré živobytí vlivových skupin. A podle toho také ta konkurenceschopnost vypadá. Dámy a pánové, vy, kteří se tomu věnujete v této Sněmovně, zkuste dát ty peníze opravdu na českou vědu. Uvidíte, že to s tou českou konkurenceschopností něco udělá. Moc vás prosím, je tu dostatek intelektuálního potenciálu s vědeckou kapacitou, kteří se nad tímhle umí zamyslet a kteří prostě zastaví to, že je tu financován průměr a průměrné administrativní ohodnocování. Zkuste ty peníze alokovat na excelenci. A ono se to za deset let na konkurenceschopnosti té České republiky ukáže.

Už jen naposledy, vaším prostřednictvím.

A jinak vyzývám všechny, kteří o to mají zájem, budeme dělat kulaté stoly, tak klidně přijďte, já se vám to pokusím vysvětlit. Protože to, co říkáte, už dlouhou dobu není pravda, a ty peníze, které se navyšují, nejsou skutečně pouze na Bělobrádkovy úředníky, to zcela zásadně odmítám. Je to významné posílení aplikovaného výzkumu, významné posílení i základního výzkumu, je to institucionální navýšení, které nás připravuje na doby příští.

Pak mám jenom jednu poznámku.

Žádné další přihlášky nemám. V tom případě rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Ještě než pokročíme, omlouvám se, pokud některou omluvu budu číst dvakrát, ale pro jistotu přečtu všechno, co mám tady teď před sebou.